Opět tedy 163 vydaných hlasovacích lístků. Petr Adam získal 55 hlasů, Miloslav Janulík 68, takže bohužel ani tady jsme nebyli úspěšní a nebyl nikdo zvolen. I tato volba po druhém kole končí. Co se týká oněch dvou stálých delegací, tak do diskutované Středoevropské iniciativy, tedy vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, byl navržen po oné diskusi pouze pan poslanec Petr Fiala za poslanecký klub ODS.

Dobrá, v tom případě se omlouvám. Jak jsem ty výsledky narychlo převzal, nemám je seřazeny ve správném pořadí.